Pan poslanec Kolovratník.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 5. Pro 50, proti 50, tento návrh nebyl přijat.

Hlasování má číslo 6. Paní poslankyně Černochová.

Děkuji za upřesnění. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pan poslanec Laudát navrhuje nový bod, který by zněl: Kritická situace v rezortu dopravy a zřízení vyšetřovací komise k činnosti ministra dopravy Antonína Prachaře.

Ještě tam máme dvě první čtení, tzn. jako bod číslo 4. Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 8.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování má číslo 9. Pan předseda Kováčik. Nový bod Informace ministra průmyslu a obchodu o aktuální situaci ve věci přípravy energetické koncepce České republiky.

Kdo je proti?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti? Hlasování číslo 12.

Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 13.

Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech návrzích, které zde zazněly? Je tomu tak, nikdo nevznáší námitku. Jediné, co nám v této fázi zbývá, je hlasovat o návrhu pořadu jako celku, tak jak byl předložen a upraven příslušnými přijatými pozměňovacími návrhy.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 14.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Chápu to a mám pro to jednu jedinou prosbu: Když už, pane ministře, nemáte odvahu omluvit se vojákům v našich misích jako ministr obrany, nemohl byste se jim omluvit alespoň jako plukovník Tomeček?

Než přistoupíme k prvnímu bodu, který jsme schválili, požádala o slovo paní poslankyně Jourová. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak víte, je mou povinností vzhledem k mé nominaci na pozici eurokomisařky za Českou republiku, abych se vzdala mandátu poslankyně Sněmovny České republiky. Měla jsem možnost to udělat notářským zápisem, což je taková suchá cesta, která by mě připravila o zážitek ještě se s vámi setkat. Tomuto zážitku jsem nemohla odolat a jsem velmi ráda a děkuji za to, že jsem dostala příležitost tady dnes tuto svou povinnost vykonat za setkání s vámi.